Pro trh a tím pádem pro konečné zákazníky je potom výhodou, budeli moci na trhu působit více daňových skladů.

V půli dubna, tedy o tři měsíce později, říká oficiálně opět, že je třeba návrh nejprve diskutovat s účastníky trhu.

Vysvětlení je prosté.

Nemá proto smysl dále zjišťovat, postoje jsou jasné. Velké firmy budou proti, střední, které zatím na sklad nedosáhly, ale po změně dosáhnou, budou pro a těm nejmenším to bude vlastně fuk. Může tato změna na trhu působit negativně? Zvýší se riziko daňových úniků? Od doby, kdy bylo zvýšení minimální velikosti daňového skladu LPG do zákona vloženo, se událo mnoho změn. A efekty na trh?

Ale chce to od ministerstva odvahu. Chce to, aby se ministerstvo nebálo obhajovat názor, který je sice rozumný, ale je rozporu se zájmy největších firem.

A rozhodně nezvýší riziko daňových úniků.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče.

Máte slovo. Děkuji, pane předsedající.